Byla to Hospodářská komora.

Zákon předpokládá naprostou centralizaci a vznik jednoho megaúřadu, který bude řešit stavební řízení v celé České republice.

Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď.

Děkuji za slovo.

Ano, je to klíčový stavební zákon a my si myslíme, že musí být dohoda se všemi.

Já si myslím, že je důležité, abychom se všichni na tom zákonu domluvili, protože to není zákon jenom pro tuto vládu, ale i pro další vlády.

Samozřejmě ty připomínky musí být vypořádány.

Děkuji. Já vám děkuji. Ta skupina je pokračováním digitální skupiny, která vyřešila digitální technickou mapu, jsou tam zástupci i stran vládní koalice, jíž byla zřízena. Jsem rád, že tedy budeme plnohodnotným partnerem v tomto procesu. Já bych se ještě vrátil k tomu zásadnímu, co ten zákon vlastně zavádí, a to je vznik toho centrálního stavebního úřadu, toho megaúřadu.

Děkuji.

A není to pro tuto vládu, je to pro všechny příští. Děkuji.

Prosím.

Teď vycházejí na povrch nové informace, které i pro ty, kteří jinak Agrofertu fandí, jsou zneklidňující, protože těch 100 milionů mělo plynout z dotačního programu s názvem Inovace a podle oficiálního manuálu Ministerstva průmyslu měly ty peníze sloužit na zvýšení inovační výkonnosti podniků.

Zdůrazňuji